Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Druhý návrh je, aby to bylo zařazeno dnes po pevně zařazených bodech.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Adam Informace ministra financí a ministryně pro místní rozvoj o financování monitorovacího programu evropských fondů. Pan poslanec žádá, aby to byl třetí bod dnešního jednání, což by znamenalo po bodu 12.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Volný přesunout bod 8 na úterý 19. května za pevně zařazené body, to znamená za bod 70. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování má číslo 8. Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Zeptám se je zde žádost o oddělené hlasování, nebo to můžeme zvládnout dohromady? Najednou, ano.

Hlasování má číslo 10. Rovněž přijato. Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích. Ano, v tom případě nám zbývá hlasování poslední, a to hlasovat o návrhu pořadu celé schůze, tak jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy. Kdo je proti? Hlasování má číslo 11.